85. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Nyní tedy tu část Správní rady VZP, kterou nominuje a volí Sněmovna, naplníme. Tady platí stejný zákon a stejná lhůta, že Sněmovna tak má učinit do 90 dnů od ustavující schůze. Stručně zrekapituluji, že volební komise 11. ledna přijala vaše návrhy právě podle poměrného zastoupení politických stran tady ve Sněmovně.